Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ druhé čtení Podrobná rozprava byla přerušena a já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Kateřina Valachová, což ale není možné, protože poslankyně Valachová je omluvena, takže někdo jiný z navrhovatelů by se měl posadit ke stolku zpravodajů.

Ale my jsme přerušili rozpravu uprostřed vystoupení místopředsedy Pikala, který bude pokračovat.

Děkuji, pane předsedající. Takže budeme pokračovat v tom mém slovu, jak jsem říkal.